Děkuji, vážený pane předsedající.

Takže z toho jsou ty problémy, které i dnes vidíme.

Já jsem původně měl takovou naivní představu, že ten seznam bude realistický na to, co chceme stavět v nejbližší době z této infrastruktury, a že ten seznam není dogma a že se bude vracet do pléna Poslanecké sněmovny k úpravám, protože tak k tomu jistě i do budoucna prostě dojde a dojít musí. Takže to jsem chtěl jenom říct, že to je ten boj, který tady dneska je i z hlediska obou komor.

Já musím říct jednu věc.

Nepůjde. A řeknu proč.

Nebude to fungovat. Řekněme si na rovinu, nebude to fungovat.

Takže chci říct na závěr svého krátkého vystoupení, že čtyřistašestnáctku podpoříme v obou podobách. Můj osobní názor je ten, že ta sněmovní verze je trošku lepší, musím zklamat kolegy senátory, ale na druhou stranu vůbec nic se nestane, pokud bude schválena i senátní verze. A byl bych hrozně rád, aby nezapadla má slova o tom, jak to systémově dělat do budoucna, protože pokud to systémově nezměníme, tak to zrychlení nebude skoro vidět. Bude trochu vidět, ale bude nepatrné. Děkuji za pozornost. Nyní vystoupí na faktickou poznámku pan poslanec Petr Pávek a je to zatím poslední přihláška. Děkuji za slovo, pane předsedající.

To se nám tady opravdu naprosto a zcela výjimečně podařilo domluvit, odpracovat a prosadit. Domnívám se, že ta senátní vratka navzdory některým slabým místům, jako je například určení toho trvalého bydliště, přináší zlepšení, zahrnuje do toho i ty stavby, se kterými jsme nepočítali, protože jsme byli zahleděni příliš do těch infrastrukturních, tzn. do dálnic a do železnic.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já tady nechci kazit všeobecné nadšení, nicméně my jsme asi jediný klub v této Sněmovně, který ho nesdílí. My si prostě myslíme, že to je spíš příklad selhání státu, který není schopný stavět stavby v rámci stávající legislativy, typicky kvůli tomu, že ty organizace, co je stavějí, nefungují, jak mají.

Podle nás je to prostě na hraně.

A podle nás ten zákon neřeší jádro toho problému, ale jenom si politici snaží zjednodušit život, ale odnesou to práva občanů. Děkuji za pozornost.